Já zde nechci skutečně jít do podrobností. Pouze ta původní ambiciózní představa, že tento zákon odstraní kontrolní duplicity, se nenaplnila a možná ani naplnit nemohla.

Nechci skutečně jít do těch podrobností. Výsledný tvar tohoto zákona i po té několikaleté přípravě a já si vážím, řekněme, práce těch zaměstnanců i Ministerstva financí, ale ten tvar není uspokojivý.

Spíše bylo podle mého soudu lépe provést jednodušší novelu stávajícího kontrolního zákona.

Děkuji panu poslanci Vilímcovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana senátora? Prosím, pane senátore, máte slovo.

Děkuji panu senátorovi. Není zájem.